Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Janu Černochovou a pana poslance Jiřího Petrů. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Pokud tomu tak není, budeme hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s těmito dvěma ověřovateli. Kdo je proti? Hlasování má číslo 1. Návrh byl přijat.

Děkuji za slovo. Doporučuji a chci vás poprosit, abychom tuto dámu, tuto královnu českého sportu, uctili minutou ticha.

Omlouvají se následující poslankyně, poslanci a členové vlády:

Z členů vlády se omlouvá pan předseda vlády zahraniční cesta, pan ministr Jurečka pracovní důvody, pan ministr Mládek zahraniční cesta a paní ministryně Valachová pracovní důvody. Tolik tedy omluvy.

A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 49. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Navrhujeme zařadit do programu 49. schůze návrhy zákonů vrácené Senátem, u nichž byla splněna zákonná lhůta.

To znamená, ty to čtyři body bychom pevně řadili jako bod 2 až bod 5 dnešního jednacího dne.

To je z mé strany vše ve vztahu k pořadu schůze. Nyní tedy dám prostor všem těm, kteří se chtějí vyjádřit k pořadu schůze, respektive přednést nějaký návrh.

Potom pan předseda Černoch a ostatní přihlášky budou potom řádné. Takže tři přednostní práva. Prosím, pana předsedu Kalouska, aby se ujal slova. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, dobrý den. Dovolte, abych navrhl nový bod na pořad dnešní schůze, a to jako první bod dnešního jednání.